Zároveň vás chci ubezpečit, že veškerý materiál, který na Ukrajinu dodáváme, podléhá schválení vládou České republiky, a vše se děje opět transparentním způsobem. Není to o tom, že bych se jako ministryně obrany vzbudila a řekla si: Co bychom jim tam ještě tak mohli poslat, a rozdala úkoly generálnímu štábu vyslat tam nějaké vlaky. Ne, všechno, co se děje, se děje s vědomím vlády České republiky a s vědomím a hlasováním kolegů, ministrů naší vlády, za které jim děkuji.

Omlouvám se vám, nepotvrdím je ani je nevyvrátím.

Je proto v našem skutečně nejbytostnějším zájmu do těchto opatření, ať už aliančních, nebo těch vojenských, tady přispívat. Posílili jsme i východní křídlo tím, že jsme vyslali bojové uskupení na Slovensko.

Musíme dostat naši armádu do stavu, kdy budeme plnohodnotně schopni vykonávat garanta naší obrany, a to dostatečným, kvalitně vycvičeným, dobře vybaveným personálem, technikou, výcvikem, ale také zásobami.

Vážím si i toho, že řada kolegů z výboru pro obranu nebo i z této Poslanecké sněmovny za mnou chodí s různými dalšími podněty, co bychom mohli na rezortu Ministerstva obrany dělat. Děkuji vám za to.

Na konci toho provazu, ty ruce, které ten provaz drží, je celá Česká republika a její občané. Díky vám za to. Děkuji paní ministryni. Už je přítomen, takže jeho omluva je zrušena. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu. S přednostním právem se hlásím já, takže předám řízení.

Nyní budeme pokračovat vystoupením paní předsedkyně. Prosím, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.

Když vidíte v tvářích našich kolegů tu obrovskou únavu, stres, to, že čemu všemu čelí, už mají vepsáno do tváří, tak si říkáte, jak můžeme pomoci víc? Myslím si, že to, že oceňují kroky České republiky, a to i jmenovitě Poslanecké sněmovny, která hned první den války přijala jasné odsuzující usnesení, kterým se jasně postavila na stranu Ukrajiny a vymezila se vůči agresorovi, Putinovu Rusku, tak to je důležité tady zmínit. Protože to je zkrátka naše kolektivní zásluha, protože všichni vzpomeneme, že to usnesení tehdy prošlo zcela jednomyslně.

I on předával konkrétní poděkování. Považuji za důležité, abychom při hlasování na to vzpomněli, že všechny takovéto věci i usnesení, které tady budeme hlasovat, jsou velmi vnímány i na tom bitevním poli, kde se naše partneři, naše protějšky, z Ukrajiny nacházejí, a že to velmi a velmi oceňují, a že bychom tak tedy měli učinit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní předsedkyně. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych také zde vystoupil k tématu Ukrajiny, zejména z pozice vedoucího delegace do Meziparlamentní unie, a informoval vás o rezoluci, kterou Meziparlamentní unie přijala 23. března. Situace na Ukrajině, jak všichni vnímáme, je otřesná. Jsem v osobním kontaktu s několika poslanci Verchovné rady Ukrajiny, kteří jsou také členy delegace do Meziparlamentní unie.